Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 10. června 2016.

Nyní eviduji dva návrhy. S náhradní kartou číslo 13 bude hlasovat pan poslanec Sedláček a s náhradní kartou číslo 8 pan poslanec Vondráček.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Hnykovou a poslance Jiřího Miholu. Má někdo jiný návrh? Neeviduji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 1.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně.

Jana zahraniční cesta, Novotný Martin do 16 hodin bez udání důvodu, Nykl Igor zdravotní důvody, Nytrová Pavlína zahraniční cesta, Pecková Gabriela pracovní důvody, Sedlář Martin zahraniční cesta, Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, Strnadlová Miroslava zahraniční cesta, Zelienková Kristýna rodinné důvody, Jiří Zlatuška pracovní důvody, Marek Ženíšek pracovní důvody. Dále se omlouvají tito členové vlády: Bohuslav Sobotka zahraniční cesta, Andrej Babiš zahraniční cesta, Michaela Marksová zahraniční cesta, Jan Mládek zahraniční cesta, Karla Šlechtová pracovní důvody, Lubomír Zaorálek pracovní důvody.

Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium. Navrhujeme tento postup:

2.

A další informace.